Děkuji.

První vystoupí pan poslanec Okamura, ten má dvě přihlášky.

Vážené dámy a pánové, dovoluji si znovu a znovu navrhnout, letos již podeváté, abychom konečně přijali zákon o celostátním referendu. Navrhuji to tady již podeváté v letošním roce ve Sněmovně opakovaně již téměř čtyři roky, kdy připomínám, že jste mi naposledy již před dvěma roky zamítli můj návrh o celostátním referendu. Od té doby se tady snažím, jelikož vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDUČSL mi můj návrh neustále zamítá, přestože přijetí tohoto zákona také slíbila lidem v programovém prohlášení. Tady na tomto konkrétním příkladu všichni vidíme, jak vaše vláda neustále jen obelhává občany. Vždycky něco slíbíte, dokonce písemně, vzájemně to podepíšete, a pak se na to vykašlete a jen se mezi sebou hádáte a předvádíte skutečně tristní politickou komedii, za kterou vás občané velmi draze platí. A když tady zblízka každý den sleduji vaše chování, tak již ani pracovat do voleb nezačnete. Vyzývám celou vládu, aby podala okamžitou demisi. Občané musí v nových volbách rozdat znovu politické karty. A když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme, tak je jich velká řada. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí, ani lichvu. Nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí. Zásadně jste také zbyrokratizovali podnikání. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče. A také výsledky českých školáků se v mezinárodním srovnání zhoršují.

To všechno je potřeba změnit k lepšímu, ale vaše vláda totálně zklamala.

Je to pořád dokola. Znamená to po pevně zařazených bodech? Ale ještě jednou, ještě jednou poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid. Prosím, abyste se usadili. Usadili. Pokud potřebujete diskutovat, tak mimo jednací sál. Děkuji. Vážené dámy a pánové, navrhuji zařadit jako mimořádný bod programu s názvem Diskuse nad jednáním premiéra Bohuslava Sobotky. Bylo by to logické, jelikož by tato diskuse navázala na minulou debatu o tom, zda pan ministr financí Andrej Babiš řídí či ovlivňuje novináře ve svých médiích. To byla z mého pohledu sice trochu zbytečná debata, protože Andrej Babiš si přece logicky koupil média proto, aby je řídil, stejně jako každý jiný podnikatel. Jelikož je však zároveň politikem, tak z mého pohledu by stačilo jen otevřeně veřejně přiznat, stejně jako to dělá KSČM, která zcela otevřeně řídí svoje celostátní Haló noviny.

Já sám s tím mám dlouhodobé zkušenosti. To, co bychom však měli také projednat, je otázka, kdo řídí pana premiéra. A vycházím z veřejně dostupných zdrojů.